Toto my samozřejmě říkáme, že není správně, protože vy měníte těm současným lidem, kteří se rozhodli, protože tvrdě pracují, mají zaměstnání manuální, už dále nemohou, že třeba za rok odejdou do předčasného důchodu, ale bohužel vy jim to o dva roky ještě prodloužíte, protože měníte jako jednu z podmínek u těch předčasných důchodů dobu zkrácení z pěti na tři roky.

A není tam samozřejmě, což já také kritizuji, žádný postupný náběh těch jednotlivých opatření.

Nedává tato novela žádný zákonný prostor připravit se prostě před důchodem na to, co je čeká, co vláda po nich chce. Ty podmínky se prostě mají změnit ještě tento rok a hned.

Pokud budou změny schváleny, zkrátí se mu povolená doba odejít do předčasného důchodu maximálně na tři roky a navíc mu budou výrazně omezeny valorizace. Myslím si, že by tyto změny měly tedy nabíhat postupně a neměly by se vůbec týkat lidí, kteří již dnes mají například šedesát a více let.

Tím by se předešlo šoku, který v této vypjaté době rozhodně není žádoucí.

Tak. Podívejme se nyní tedy na valorizace. Na rozdíl od jednorázového snížení aktuálně probíhající mimořádné valorizace, o které ještě samozřejmě víme, že navíc byla napadena u Ústavního soudu, má jít v tomto případě o trvalejší změny, které budou rozsáhlejší. Jejich cílem bude v podstatě následující.

Byl tady ekonomický boom, všichni jsme se měli dobře.

Proto se u těch řádných valorizací například tu a tam přidalo těch zhruba čtyřicet korun za pana ministra Kalouska, nebo já nevím, dalších pár stovek právě do toho základu a ta percentuální část se vždycky zvyšovala o tu celou inflaci.

Rozumím, pane poslanče. Současně věřím, že kolegové, kolegyně přenesou diskuse do předsálí. Prosím. To znamená, že když máme propad reálných mezd přes 8 %, tak stejně nebudeme v lednu třeba několik let díky tomu řádně valorizovat důchody.

Ale bereme to teď v tuto chvíli a de facto je to zbytečné.

A tady je ten kámen úrazu toho, že my tady měníme zákon, měníme tu pojistku, která jak jsem říkal, byla aktivována po patnácti letech a měníme to opravdu velmi složitým výpočtem, velmi složitým výpočtem, ke kterému se vždycky dostaneme u toho příspěvku k důchodu, takže je málo pochopitelný pro spoustu lidí, kteří se v tom pohybují. A kór samozřejmě pro občany, kteří už v tuto chvíli budou mít velmi těžké si spočítat v rámci svého legitimního očekávání na základě inflace, kolik vlastně ten příspěvek bude. Pokud jde tedy o omezení valorizací u těch předčasných důchodů. Tam já mám velký problém, a o tom budou i naše pozměňovací návrhy.

Pokud tedy ji už zaplatíme a já s tím souhlasím, v předčasném důchodu tady toto, tak už by měl být brán pohled na nás, že jsme prostě už starobní důchodci, pokud jsme to jednou zaplatili a nebýt penalizováni podruhé, a to tím, co říká tady tato novela zákona, že nebudeme valorizovat zásluhovou část, pokud nedosáhneme důchodového věku 65 let.

Čtvrtá podmínka, která tady je, že by měla být doba pojištění u těch předčasných odchodů do důchodů na čtyřiceti letech.

Tak. My, pokud chceme, aby se částečně já rozumím tomu, že ty podmínky zpřísnit by se měly nějakým způsobem, ale říkám v klidných vodách, v klidných časech, že nám odchází jedna třetina lidí do předčasného důchodu, což je skutečně jakoby velké číslo, ale my jsme ho ještě nějakým způsobem neměli možnost zanalyzovat.